Děkuji za slovo.

Mimo jiné zde schválil následující hlasovací proceduru. Nejdříve bychom hlasovali návrhy podle § 95 odst. 2 jednacího řádu, přednesené ve třetím čtení.

Nebudouli přijaty, budeme dále hlasovat pozměňovací návrh A1, dále A2. Opět I5 a H2 bod 2 jsou totožné. Budeli přijat, je nehlasovatelný A3.

Na závěr bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku.

Prosím, pane zpravodajko. Za prvé bychom hlasovali legislativně technickou úpravu, která byla ve třetím čtení načtena.